Děkuji, paní poslankyně.

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo. My jsme už dnes zdůrazňovali, že nám také přijde, že není fér, když si člověk hradí nemocenské pojištění a potom právě v průběhu toho prvního týdne nemoci, který je nejčastější, že je člověk nemocný jeden týden, zůstane zcela bez příjmu...

A zejména považujeme za velice důležité, aby byl tenhle případný návrh, tahle úprava byla propojena s eNeschopenkou. Věříme, že stále ještě lze dodržet její zavedení.

Jsme velkými zastánci podpory toho, aby zaměstnavatelé umožňovali benefit zvaný sick days, toho, aby zaměstnanci mohli několik pár dní v roce zůstat doma z důvodu virózy, třeba bez návštěvy lékaře.

Děkuji. Na řadě je dále v obecné rozpravě poslední zatím přihlášený pan poslanec Juříček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ale musím říct několik argumentů a nebudou to žádný jako filozofický kecy, který tady často slýchávám. Omlouvám se za to.

Ale toto je zrovna ústupek, který není ústupek vůči podnikatelům, to je především ekonomický problém celé České republiky. A hned to vysvětlím. Nestačíme vyrábět.

Ano, ale to není ten základní problém, že podnikatelé nebudou mít zaměstnance. To je problém celé ekonomiky a celého národohospodářského plánování a řešení a ekonomiky jako celku. A hned vám to vysvětlím. Já na své firmě mohu dokladovat, že dojde o 4 procentní body, ale to není jenom na mé firmě, ale na celém Svazu průmyslu jsme to tenkrát měli jasně prokázáno, a nejsou to nějaké domněnky, to jsou fakta, že o 4 procentní body stoupne nemocnost. To je jeden faktor. Takže co z toho vyplývá? Že 4 % lidí, kteří jsou zaměstnáni v průmyslu jako celku, budou chybět. To znamená, to je minimálně 40 až 50 tisíc lidí k těm 260 tisícům lidí, kteří dnes chybí, a my nestačíme a odmítáme zakázky, protože nemáme lidi. A to je dopad ze 4,5 bilionu korun, který dělá průmysl, tak to je zhruba 160 miliard, a ze 160 mld. je to zhruba 32 miliard korun na daních. Takže to je ten největší problém.

A to, že to bude stát zdravotní pojišťovnu, no tak to je samozřejmé, protože někdo to musí zaplatit.

Já netvrdím to, že není možné zavést někdy v budoucnu karenční dobu, ale všechny věci proboha posuzujme situačními faktory!

Děkuju za pozornost. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Janulík. Faktickou poznámku můžeme stihnout do 19. hodiny.

A toto je jenom další krok, jak v těch lidech toto posilovat. A na otázku, proč se nedostavil na kontrolu, odpověděl, no já jsem byl na dovolené v Řecku.